A nejsme slepí, ani co se týče této věci. Já jsem se zúčastnil jednání předsedů poslaneckých klubů. A byť jsem součástí vládní koalice, tak musím říct, že souhlasím s těmi čtyřmi základními tezemi, na kterých jsme se domluvili, a že na tom není nic špatného. Bod číslo jedna, který ČSSD podporuje, je to, že pokud to jenom trošku jde v rámci zákona, instrukcí a nařízení Evropské unie, tak žádáme okamžité zveřejnění té zprávy, nebo alespoň její části. Ale opakuji pokud to jde. Pokud to nejde, tak tomu rozumím.

To si myslím, že je logické, a vyplývá to z bodu číslo jedna.

Pan premiér bude mít více času.

Takže to jsou naše čtyři základní stanoviska.

A doplním Pavla Kováčika. Děkuji. Já vám vyhovím. Uvidíme se v úterý ve 14 hodin.